Stojí za to ještě zmínit jednu věc.

Věc druhá je ta, jestli na to bude dostatek zdrojů, protože jedna věc je, mít připravené projekty, druhá věc je, mít připravený rozpočet.

Ale věřím tomu, že se to podaří, a v tomto bude jednoznačná podpora z naší strany, aby se to zvládlo. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Musím říct, že tuto vládu a její plány opravdu obdivuji.